Pana ministra, který mě možná teď neslyší, prosím, aby se ujal slova a uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás rád požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku č. 125.

Tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. Děkuji za podporu. Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici. Prosím, pane poslanče, informujte nás o jednání výboru.

Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě. Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není žádná přihláška do všeobecné rozpravy. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Není. Otevírám podrobnou rozpravu, pan zpravodaj už se do ní přihlásil.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Není.

Jsem přesvědčen, že stačí to, že nám to pan zpravodaj přečetl v podrobné rozpravě nebo je zájem, aby to bylo čteno ještě jednou? Takový zájem nevidím. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 50, přihlášeno 130 poslanců, pro 120, proti 5. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.